A co je pro mne nejdůležitější, jak ve svém návrhu řešíte odpovědnost porodních asistentek za případné komplikace, když v § 67 doplňujete nový odstavec 2, v němž je stavíte na úroveň lékařů. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Poslankyně a poslanci, tady se asi jedná o jedno velké nedorozumění. Navržená změna reaguje na změny ve zdravotnických předpisech. A to, že porodní asistentka může pečovat o ženu v průběhu těhotenství místo odborného lékaře, to je jednoznačně úprava v předpisech v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Ale podle aktuálně platné úpravy nemůže takové ženě potvrdit potřebné údaje na žádost o dávku peněžité pomoci v mateřství.

Jedná se vlastně o administrativní úkon.

A jinak kromě tady toho, že vycházíme z Ministerstva zdravotnictví, tak také vycházíme z praxe České správy sociálního zabezpečení a z četných podnětů žen, které preferují péči porodních asistentek před gynekology. Prosím, paní poslankyně.

A pak mě překvapilo ještě, že vy jste tady řekla, nebudu citovat asi přesně, že porodní asistentka má informace, které potřebuje. Není nic horšího, než šokovaný poslanec.

A máme téma na další interpelaci paní poslankyně, ale to až příště. Dnes bude pan poslanec Leo Luzar ze své sedmé interpelace interpelovat taktéž paní ministryni práce a sociálních věcí v dovozu levné pracovní síly. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.